Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že situace, ve které nyní jsme, a žádost a důvody žádosti o prodloužení nouzového stavu jsou všem notoricky známé.

A myslím, že všichni chápeme tu situaci, a lidi jsou na to připraveni.

Stálo nás to spoustu energie, všechny z nás, a ty důvody jsou úplně jasné.

Takže myslím, že bychom měli všichni pochopit to, že ty argumenty tady jsou.

Stav v nemocnicích je stále nedobrý.

A o tom byla včera ta Evropská rada, která trvala víc než osm hodin.

Objednali!

A Velká Británie vyvezla do Evropské unie nulu a Spojené státy vyvezly do Evropské unie nulu.

Bylo podáno asi 350 žádostí a z toho jenom jedna byla zamítnuta. To taky není dobře.